Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Proti? Hlasování končím. I tento návrh byl přijat. A jestli se nemýlím, pane zpravodaji, o všech návrzích bylo v tuto chvíli hlasováno a my bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je to tak?